Nyní s přednostním právem pan předseda Michálek. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Čili konečně tak začneme chránit lidi, kteří zachrání životy, zdraví nebo peníze tím, že upozorní na korupci nebo jiné nekalé praktiky.

Proto určitě lidé, kteří se rozhodnou zachovat správně a upozornit na takovéto závažné nekalé jednání nemluvíme o nějakých udáních nebo zástupných věcech, drobnostech ti, kteří upozorní skutečně na závažné jednání a zachrání tím životy, zdraví a veřejné peníze, by si měli zasloužit ochranu. Co je ale důležité říci předem a otevřeně, že tato zbraň proti korupci nebude fungovat, pokud bude stát trvat na odhalení identity všech oznamovatelů. Bude tam výrazné snížení účinnosti tohoto zákona. Náš pozměňovací návrh pod písmenem D říká, že úřady, státní firmy, dopravní podniky a další podobné společnosti veřejného sektoru by měly umožnit podání oznámení i anonymně přes aplikaci, kde dostane oznamovatel odpověď, to znamená, dojde tam k vytvoření anonymního oznamovacího kanálu. Pokud ten oznamovatel uvidí, že ten úřad skutečně řeší to oznámení a je potřeba jeho další součinnost, tak se ukazuje, že ve velké části těch případů oznamovatel jde s kůží na trh, poskytne další údaje tak, aby došlo k rozkrytí celé té záležitosti. Těch oznámení jsou v praxi jednotky ročně na každé instituci, ale tím, že by se zavedla možnost anonymních oznamovacích kanálů nebo že by zůstala zachována na ministerstvech, jak to dneska platí podle nařízení vlády, které schválila tuším vláda Babiše a Sobotky a tímto zákonem se to navrhuje zrušit tak tím by se výrazně zvýšila důvěra v celý ten oznamovací systém. Mimo jiné připomínám, že v Česku by funkční ochrana whistleblowerů ušetřila nějakých 10 miliard korun podle odhadů, které má Evropská komise. Ochrana oznamovatelů skutečně není český vynález. Ty anonymní oznamovací kanály nebo obecně oznamovací kanály jsou už mezinárodní protikorupční standard. Existuje na to speciální ISO norma, která popisuje, jak si má každá organizace nastavit vnitřní postupy tak, aby maximálně snížila riziko korupce. Pro důvěru zaměstnanců v řádné prošetření kauz je důležité, aby úřady ze zákona měly povinnost všechna oznámení prošetřovat včetně těch anonymních, a ne aby prostě anonymy házely do koše, i když obsahují závažná upozornění, protože pokud to takhle uděláme, akorát odvalujeme břemeno na orgány činné v trestním řízení, které se anonymy zabývat musí, a ty mají samozřejmě mnohem vzácnější kapacity, aby tyto záležitosti vyřizovaly. Většina oznámení, která vedou k odhalení korupce, jsou dneska anonymní, je to něco málo přes 50 %. Takže skutečně pokud chceme, aby ten zákon byl účinný, je potřeba zohlednit i takováto oznámení.

Stačí si vzpomenout na celou řadu korupčních kauz, které byly odhaleny a rozkryty, jako například ROP Severozápad. Na základě oznámení tam šlo o miliardy peněz daňových poplatníků a i tam byla některá ta oznámení podána anonymně. Myslím si, že je důležité si to připomenout. Pokud anonymní cesta nebude, klesne účinnost rozkrývání korupce asi na polovinu, jak jsem říkal, a bohužel některé formy skryté korupce budou pokračovat. Proto jsem navrhl, aby se úřady a veřejné instituce musely ze zákona zabývat všemi oznámeními. Já ve své roli předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu jsem dostal už několik takových podnětů.

Takže nemluvím o těch hromadných zprávách, kterých dostáváme od občanů každý z nás mnoho a mnoho, zejména pokud projednáváme nějaké společensky palčivé téma. Chápu a rozumím tomu, že u soukromých firem je to jiné, že tam je logické, že zaměstnavatel by měl mít zájem na ochraně svého majetku a je jeho zodpovědností, jak si to nastaví v rámci své firmy a jestli se nechá připravovat o peníze, nebo ne, ale v rámci toho, za co jsme zodpovědní my všichni, co je naším společným majetkem, ať už je to majetek občanů, ať už je to majetek v různých státních firmách, majetek spravovaný úřady a tak dále, tak tam se domnívám, že ten přístup by měl být nastaven přísně. Paradoxní je, že to byla právě vláda Andreje Babiše, která předložila ještě daleko přísnější zákon o oznamovatelích, který požadoval, aby se povinně prošetřovala anonymní oznámení nejenom u veřejných institucí, ale dokonce i v soukromých firmách, takže v tom návrhu, který předložila vláda Andreje Babiše, se šlo ještě daleko dále, než je ten náš pozměňovací návrh pod písmenem D, který se týká jenom veřejných institucí. Jenom připomenu, že hnutí ANO v knize svého předsedy O čem sním, když zrovna spím, dokonce předpokládá, že by oznamovatel korupce měl dostat finanční pomoc. To je v knize Andreje Babiše O čem sním. Je to systém, který funguje v Americe, kde oznamovatel, který skutečně upozorní na korupci, tak má nárok na 30 % z peněz, které se prokazatelně ušetřily, a tito oznamovatelé si přijdou na docela dobré částky, pokud upozorní na opravdu rozsáhlé podvody. My nepočítáme s žádnou formou odměny pro oznamovatele, aby bylo skutečně všem jasné, že to oznámení, pokud je důvodné, je motivováno čestnými úmysly toho člověka, nikoliv finanční odměnou. Ale současně chceme, aby ten zákon fungoval v praxi. Podle návrhu, jak to předložil pan ministr Blažek, je tam skutečně obsažena jedna problematická část, že ministerstva by neměla povinnost prošetřovat anonymní oznámení, což je vlastně horší stav, než je dneska.

Těch oznámení jsou jednotky na každý úřad a není to věc, která by se měla rušit.